14. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí, pan Andrej Babiš, a zpravodaj garančního výboru, kterým je výbor rozpočtový, pan poslanec Dolejš. Já tedy zatím nevidím pana ministra financí. Zeptám se pana předsedy Kalouska, zda chce vystoupit teď, nebo zda tedy vyčkáme příchodu pana ministra financí.

Já prosím kolegy z klubu ANO, aby zajistili účast ministra financí.

Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu. S přednostním právem pan kolega Kalousek. Potom pan zpravodaj. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, odpusťte a děkuji za pochopení, že jsme si vzali tu třicetiminutovou pauzu, protože jsme se museli probrat nejenom věcnými, ale i politickými konotacemi tohoto návrhu. Dobře víme, že regulace makléřů, kterou si možná spotřebitel zaslouží, patří do jiného zákona než do zákona o pojišťovnictví. Dobře víme, že ministerstvo financí se něčemu takovému dlouhodobě bránilo. A když pan poslanec Šincl načetl svůj pozměňující návrh do tohoto zákona, zvažovali jsme ho jako věcnou normu, která si podle našeho názoru zasloužila podporu, protože ta situace se vymkla kontrole a spotřebitel si určitou regulaci zasloužil.

A já to přece dobře vím, protože já mám svoji složku. V tu chvíli jsme se obrátili na sociální demokracii a řekli jsme: my jsme připraveni podpořit návrh poslance Šincla, protože se domníváme, že je v zájmu spotřebitele a není v zájmu bratra pana ministra Babiše, a upřednostňujeme širokou množinu spotřebitelů před zájmem jednoho subjektu bratra pana ministra Babiše. Sociální demokracie jako vládní strana přijala politické rozhodnutí, ve kterém řekla ne, my nestojíme o vaši podporu, my stojíme o koaliční dohodu a pro tu koaliční dohodu jsme ochotni akceptovat i jisté zpoždění schvalování tohoto zákona, tedy ze třetího čtení to vrátíme do druhého čtení a ve druhém čtení učiníme koaliční kompromis. Tak jste to udělali.

Vy jste to neudělali. Vy jste si dohodli nějaký koaliční kompromis a my to respektujeme. Určitě máte dost sil na to, abyste si tento kompromis prohlasovali. My pevně doufáme, že bude v zájmu spotřebitele, že nebude v zájmu bratra pana ministra Babiše. A nemáme sebemenší důvod u toho asistovat. Dále do rozpravy pan zpravodaj.